Tak já vyhovím vaší žádosti. Takže abychom zjistili kvorum, tak všechny jednou odhlásím, prosím, a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami, abychom zjistili, jestli je nás tady dostatečné množství.

Jen tady reaguji na některé dotazy, protože pokud nejsme usnášeníschopní, tak to potom funguje, že. Takže dovolte mi, abych zareagoval na některé výroky pana premiéra. Pan Babiš nám tady říkal, že vláda teď přijímá zákony. Já jsem přesvědčen, možná mě opravíte, že vláda nepřijímá zákony, že zákony přijímá Parlament.

A já jsem přesvědčen, a ty kroky tomu odpovídají, jsou to faktické kroky, že se to tak připravuje, protože tady není jediná možnost, že tady bude vláda Andreje Babiše. Těch možností je celá řada, ale všichni vidíme, že už tady je připravována a připravena vláda, která tady bude menšinová, hnutí ANO s premiérem Babišem, s člověkem, který je obviněn, s člověkem, který je předsedou vítězného hnutí, to naprosto respektuji, respektuji, že hnutí ANO má podmínku, že bude kandidátem na premiéra, ale není pravdou, že by ostatní strany nechtěly vyjednávat. To prosím je lež. Jsem přesvědčen, že politické čistky, které probíhají, a musím... Tak jak tady zaznělo, konkrétní činy. Tak se podívejme na Ministerstvo zemědělství.

Člověk, který evidentně, fakticky, pozitivně, objektivně ušetřil tomuto státu stovky milionů korun, byl odejit, přestože to byl špičkový odborník z praxe, jehož praxe je naprosto nezpochybnitelná, jeho výsledky na resortu jsou nezpochybnitelné, a který byl z praxe a šel s platem dolů. Takže neříkejte tady něco jenom o politických náměstcích. Navíc pokud se nepletu, tak na Ministerstvu zemědělství stále politický náměstek je, ale tento odborník, který ušetřil stovky milionů, byl vyhozen. Ano, postupujete podle zákona, možná, protože tam skutečně se budou někteří zřejmě soudit. Stejně tak si myslím, že kritiku si zasloužilo i za naší vlády to, co se dělo třeba na Ministerstvu zdravotnictví, protože systemizace se zneužívá k tomu, aby byli vyhozeni ti, kteří buď mají osobní spory, nebo mají kontakt s nějakou politickou stranou.

Jsem přesvědčen, že sekretariáty, které jste, pane premiére, zrušil na Úřadu vlády, že to je zcela legitimní. Je to naprosto v pořádku a nelze proti tomu nic říct.

Ale pokud jsou v podstatě odstraněni odborní náměstci na ministerstvech, která jsou ve vaší vládě, tak je to něco zcela jiného. Opakuji odborní náměstci. Jsem přesvědčen, že vaše otázka, že nevíte, proč je tato schůze svolána, má dvě vysvětlení.

Jsem také přesvědčen, že odvolání pana Kučery nebo odvolání šéfa České pošty je zcela v rukou vlády. Je to naprosto v pořádku. Ale tohle by neměla dělat vláda, která v této Poslanecké sněmovně kromě poslanců vaší strany nedostala žádný jiný hlas v hlasování o důvěře.

A to je ten důvod.

A je přece evidentní, že v okamžiku, kdy v České republice máme vládu, která byla, jak už tady správně zaznělo, především proto, že prezident republiky nechtěl, aby pokračoval premiér Sobotka. To byl také důvod, proč na rozdíl od Německa ta vláda dál nevládne a není tím vytvořen vlastně ani tlak na to, aby tady vznikla vláda, která bude mít důvěru Poslanecké sněmovny, no tak si to řekněme, jak to je. A stejně tak si řekněme, že Sobotkova vláda, která byla v demisi, také nedělala žádné zásadní rozhodnutí. A pokud jste zmiňoval Rusnokovu vládu, tak s tím, co dělala Rusnokova vláda, nesouhlasila Poslanecká sněmovna, tak se také rozpustila a byly předčasné volby. Přece předčasné volby byly kvůli tomu, že tady byla Rusnokova vláda, která neměla důvěru Poslanecké sněmovny. Stejně tak jsem přesvědčen, že pro nás pro všechny je velmi důležité, abychom si připomínali fakta, a já hovořím o faktech. Jak jste mluvil o projektu GE na koaličních radách, na vládě. Řekněme si, zda byly splněny všechny podmínky, které byly na začátku splněny, kolik je tam potom peněz, které se měly získat mimo státní rozpočet, a kolik se tam nakonec dá ze státního rozpočtu. Nechci tím tady zdržovat, ale jsou to fakta.

Neřekl bych tomu úplně, že to je zvykové právo, ale nějaká pravidla.